Vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, loni v říjnu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení, ve kterém protestovala proti rozhodnutí výkonné rady UNESCO, v němž byla popírána historická vazba mezi židovským národem, tedy Izraelem, a Chrámovou horou v Jeruzalémě. Toto usnesení a jeho urgentnost mělo řadu důvodů.

V neposlední řadě to pak je pokračující otevřená politizace organizace, která má za úkol primárně se starat o vzdělání, vědu a kulturu, tedy organizace, která by v době, kdy všelijací extremisté likvidují ve jménu islámu tu buddhistické, tu křesťanské či jiné památky, měla mít jiné práce nad hlavu. Namísto toho věnuje svou pozornost a energii napadání jediného skutečně demokratického státu v regionu Blízkého východu, a tak nepřímo posilování jeho nepřátel, mimo jiné nepřátel, kteří mají na mušce i nás, tedy celý západní svět. Uplynulo něco přes půl roku a UNESCO je tu s další novinkou.